Další argument, vedení registru Úřadem pro dohled nad politickými stranami nebo nad financováním politických stran a politických hnutí. Myslím si, že to je minimálně nekonzistentní z pohledu české legislativy.

Toto upozornění nemá zákonem předepsanou žádnou formu, a pozor, to je § 14, s tím bych ještě tak problém neměl, ale v § 17 je porušení povinnosti na toto upozornění jedním z přestupků, které můžou být jednou ze skutkových podstat přestupků, které mohou být sankcionovány podle zákona. A prosím vás, jsme někdo v této Sněmovně příznivcem přestupků, které mají velmi obtížnou objektivní dokazatelnost? Jak budeme prokazovat v okamžiku, kdy ono upozornění nemá žádnou zákonem předepsanou formu, to znamená, může proběhnout ústně mezi čtyřma očima, jak proboha tuto skutkovou podstatu chceme objektivně prokazovat? A já tedy opravdu nejsem příznivcem jakýchkoliv deliktů v českém právním řádu, se kterými je spojena možnost sankcí, které objektivně prokázat je v zásadě nemožné. A poslední argument, který jsem měl já ve svých poznámkách k návrhu zákona, ten už jsem zase zmínil, on se prolíná více paragrafy, je, že mně tam chybí aktualizace projednání s Evropskou centrální bankou. Takže věřím a vážím si té debaty, že teď pro kolegy z hnutí ANO, ať už pro kolegu Vondráčka prostřednictvím paní předsedkyně, ať už pro kolegu Nachera, jsem shrnul snad ryze věcné výhrady k tomu návrhu zákona. Děkuji mnohokrát.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Zpravidla samozřejmě tato debata následuje na projednání ve výboru. Já jenom mám... asi s vámi nesouhlasím. Já si myslím, že od toho máme jiné právní předpisy. Nebo jste zmínil veřejné zadávání. Tady máme ten proces chráněný speciálním zákonem a já jsem přesvědčen, že nemůžeme mluvit o lobbování u veřejného zadávání. Třetí oblast, která si myslím má svoji jasnou ochranu, je oblast soudnictví, kde samozřejmě nezávislost soudů a soudců je dána speciálními předpisy. My jsme se bavili v rámci toho zákona hlavně například o tvorbě územních plánů na obcích, což je velká oblast, kde jsou silné lobbistické tlaky. A my jsme se rozhodli, že budeme méně ambiciózní tady ve Sněmovně z jednoho jediného důvodu, abychom měli aspoň nějaký zákon. Já se prostě bojím, že tady přijde zase nějaký ambiciózní návrh a nám to volební období nebude stačit.

Nyní faktická poznámka pana poslance Haase.

Jenom pro příklad toho, co jsem měl třeba na mysli. Děkuji mnohokrát. A nyní už se tedy dostává na řádně přihlášenou paní poslankyni Válkovou, která je zatím poslední přihlášenou. Prosím, máte slovo. Děkuji a já můžu uklidnit kolegy a kolegyně, že nebudu dlouhá, ale jenom se jim nechci omlouvat, že jsem překročila dvě minuty pro faktickou poznámku, jako jsem musela učinit předtím.

Tak on mě také vystrašil, protože i když jsem nebyla v té pracovní skupině, tak samozřejmě žádná vágní skutková podstata přestupku není dobrá, určitě by nevedla k právní jistotě, a hlavně by mohla vyvolat v praxi více nejasností a problémů. Já si kladu teď takovou spíš metodologickou otázku, jak přistupovat k zákonům, kterým bylo věnováno hodně pozornosti v minulosti, ale nestačily se takzvaně prohlasovat.

Tento zákon, který tady věcně kritizoval minimálně pan poslanec Haas vaším prostřednictvím, ale samozřejmě pan poslanec Benda také po věcné stránce, prošel skutečně připomínkami, diskusemi a pracovními poradami. Já jsem zvolila u sněmovního tisku 40, čili nebyl to 1, 2, jiný postup.